Na jedné straně někdo tvrdí, že ta třetí sazba je administrativní komplikace, já s tím souhlasím.

Tady ministři financí zapomněli nějakým způsobem udělat kvalitní finanční správu a celní správu. Zapomněli jí dát nějakou strategii. Z Prahy udělali daňový ráj a v podstatě ta finanční správa je málo funkční, a celní taky.

Že stále tady někdo nechce pochopit, co já říkám, že nás okrádají na karuselových obchodech. Já chci zabránit, aby nás o těch 100 miliard neokradli. A tam jsou obrovské rezervy a tam se nic nedělalo. Já jsem dokonce udělal krok, který jsem přednesl na zasedání ministrů financí Evropské unie, když jsem požádal ostatní ministry, aby se znovu vrátili k reverse charge, přenesení daňové povinnosti. Je zajímavé, že to zabralo.

Protože my jsme tady zaspali dobu. Ti zločinci karuselových obchodů, vlastně Slováci a Poláci je vytlačili k nám a my jsme na to nebyli schopni reagovat. A ten případ Ecoll Invest je typický.

Nevím, proč žádný ministr financí v minulosti neprosadil registr účtů.

Já určitě souhlasím, že jedna sazba by byla ideální.

Ten rozpočet není na to připraven.

Potom bychom chtěli zavést systémové prvky na lepší výběr daní.

Tak on ví přesně proč. Takže je to jen sabotáž. Je to demagogie a je to sabotáž. Žádné daně se zvyšovat nebudou. Byl to základní program našeho hnutí a my ho držíme.

Já jsem přišel na ministerstvo, začal jsem to řídit jako firmu, a div se světe, nakupujeme všechno skoro o polovinu levněji. Hlavně famózní ekologické zakázky, které děláme transparentně, a většinou to kupujeme za půlku.

Je to zázrak?

Takže zkusme se o tom bavit možná v roce 2016, pokud se nám povede tu finanční a celní správu dát do pořádku. To je také o tom, jak funguje Úřad práce, jak se tady zneužívají sociální dávky atd.